Dále tady cestovní ruch podporuje po marketingové stránce agentura CzechTourism, která v současné době je na třetinovém rozpočtu, než byla dodnes, protože do cestovního ruchu plynuly finance z Integrovaného operačního programu.

Já jsem se snažila v Poslanecké sněmovně zorganizovat seminář, kde bychom si vyjasnili, jak bude dlouhodobě cestovní ruch financovaný do roku 2020.

Bohužel se tak nestalo, a proto bych ráda sem přišla s pozměňovacím návrhem, který by navýšil prostředky CzechTourismu alespoň o 50 mil. korun, přestože tato částka je velmi malá.

Proto i já si kladu otázku, jak chceme do budoucna alespoň v tomto roce cestovní ruch podporovat.

Pak mám druhou alternativu, odvody do rozpočtu Evropské unie, odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie, kde by se opět snížila částka o 50 mil. Je to druhá alternativa. V tomto rozpočtu na příští rok došlo k navýšení o 1,5 mld., přičemž se nepředpokládá takový nárůst ekonomiky.

Proto se domnívám, že potenciál České republiky je srovnatelný, neli vyšší, s Rakouskem a my bychom neměli z dlouhodobého hlediska cestovní ruch podceňovat.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.

Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Přihlášen je pan poslanec Marek Černoch a po něm se připraví pan poslanec Josef Uhlík. Prosím, máte slovo.

Evropská unie bude i v následujících letech vystavena imigrační krizi. Podle odhadů Evropské komise mají jen do roku 2017 přijít do Evropy další tři miliony lidí, což je třikrát více než v letošním roce.

Ostatní státy tak činí a je potřeba, aby tak činila i Česká republika. Vyčleněné prostředky mají být využity na nákup technologií, jako jsou optické kabely, kamery, drony, technická centra atd., které ochrání jižní hranici České republiky. Nejedná se o výstavbu plotů, jako je to v Maďarsku. Hranice má být chráněna obdobně jako je chráněna slovinskoukrajinská. Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.